Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to závazné. A já jsem biopaliva nevymyslel.

Jistě si všichni vzpomínáte na lživou kampaň z léta minulého roku. Lež o tom, že já na biopalivech dostávám pět miliard a další podobné nesmysly. To je sprostá lež, kterou Kalousek opakoval stokrát. Je to lež! Protože výrobci biopaliv dotace nedostávají. Ty dostávají spotřebitelé.

A to pravicovou vládou pánů Topolánka a Kalouska.

Já jsem do politiky nechtěl.

ODS a zkorumpovaný Kalousek, symbol korupce. Omlouvám se. Moje činnost v politice má na moje firmy jenom negativní dopad. Příští rok oslaví Kostelecké uzeniny sto let.

Podle mých firem doufejme, že vám ten smích vydrží až do konce. Chovám se při hlasování na vládě a ve Sněmovně a na Ministerstvu financí striktně podle zákona o střetu zájmů. Přesto jsem neustále napadán za to, že moje firmy soutěží hlavně u Lesů České republiky, jejichž výběrová řízení jsou podle žebříčku sdružení EconLab při Univerzitě Karlově hodnocena jako vůbec nejvíce transparentní výběrová řízení v této zemi. Minule se pan ministr Jurečka tím chlubil a já myslím, že má pravdu. Stejně byla hodnocena výběrová řízení u státního podniku Čepro.

O rok později vyhlašovaly Lesy České republiky dvě výběrová řízení.

Kalousek fungoval tak, že nám je zastavili, ale k tomu se dostanu. Ale já s tím nemám problém, nechť zruší všechny dotace.

Takže ODS začala tvrdit, že dostávám víc dotací, než kolik odvádím na daních. Účelově odstranila odvody na sociální pojištění a na zdravotní pojištění a také v rámci systému zdravotního pojištění. A jak je známo, hlavním zdrojem peněz pro vyplácení důchodů, páni důchodci, jsou přece odvody na sociální pojištění. A ze zdravotního pojištění jsou zdrojem na peníze pro platy lékařů, sestřiček a zdravotního personálu.

Takže méně než desetinu! Tak už nelžete, že dostává moje firma víc dotací, než odvádí.

Což je téměř šestkrát méně. Ale co je vůbec nejdůležitější. Všechny moje firmy dostávají dotace podle stejných pravidel jako každé jiné české firmy v chemii, potravinářství, dřevařství nebo jiných oborech, ve kterých moje firmy podnikají. Moje firmy dostávají dotace na hektar stejnou částku jako každý český zemědělec.

Moje firmy nejsou upřednostňovány, hrají podle stejných pravidel. Když skončila kampaň ODS o střetu zájmů, začala pro změnu kampaň proti mé osobě návrhem TOP 09, podle kterého by se firmy, ve kterých vlastní ministr české vlády více než 10 %, nemohly účastnit státních zakázek. Zároveň byl připraven návrh, podle kterého ministr české vlády nemůže vlastnit ve firmě více než 40 %.

Útok profesionálních politiků, kteří nikdy transparentně nepodnikali, nezaměstnávali lidi a neměli za ně zodpovědnost. Výsledkem může být jen to, že lidem, kteří celý život tvrdě pracovali, aby realizovali smysl svého života a předali své dílo svým dětem, je zamezeno se podílet na veřejném životě ve prospěch všech občanů.

A i v dalších evropských státech se objevuje v politice stále více lidí, kteří v životě již něco dokázali a svoje zkušenosti a znalosti mohou a umějí zúročit v práci pro stát.

Chápu, že pro mnohé politiky je Agrofert trnem v oku, něco, co nedokážou ani pochopit, a tak mají snahu to buď zpochybnit, nebo zničit.

Za 23 let jsem vybudoval firmu, která má dnes přibližně 35 tisíc zaměstnanců a 205 firem u nás i v zahraničí.